Podle mého názoru k tomu byly dva důvody. Jednak poměrně restriktivní nastavení tohoto institutu, kdy paušální daň mohl využít pouze podnikatel bez zaměstnanců, který neměl jiné příjmy než právě příjem z podnikání, a pak také nízká efektivita kontroly a výběru daní od podnikajících fyzických osob, kdy bylo jednodušší si do daňového přiznání takzvaně namalovat nějaké vhodné číslo než se dohadovat s finančním úřadem o výši daně a pak tuto uhradit. My však věříme, že jde o nástroj dobrý, který může být pro podnikatele užitečný. Proto jsme se rozhodli jej zatraktivnit novelou zákona o daních z příjmů, která je součástí projednávaného tisku.

Tento pozměňovací návrh vycházel právě z diskuse o zatraktivnění paušální daně a mě mrzí, že se stal předmětem kritiky z pohledu souběhu se spuštěním EET. Ale to nechci rozebírat.

To není automatické, to je jenom možnost. Já se omlouvám, pane ministře, že vstupuji do vašeho projevu, ale požádám kolegyně a kolegy o ztišení, aby bylo dobře rozumět, co říkáte. Prosím, pokračujte. Proč právě 250 tisíc a ne třeba jeden milion? Protože sjednání paušální daně je a bude určitý proces, ve kterém správce daně důkladně zkoumá situaci konkrétního podnikatele, velikost jeho podnikání, finanční ukazatele atd. Jde vlastně svým způsobem o daňovou kontrolu dopředu. Nehodnotí se daň tvrzená podnikatelem, ale daň, o které se vede jednání. Proto byla stanovena hranice, která míří skutečně na drobné podnikatele bez zaměstnanců, případně ty, kteří mají podnikání jako vedlejší příjem například zaměstnání. Když to uvedu na příkladu, pokud bude stanoven věkový limit deset let pro vstup zdarma na dětský den, bude pro personál pokladny poměrně jednoduché určit podle vzhledu či výšky, koho skutečně pustit dál.

A teď si představte, že stanovíte maximální hranici pro vstup na společenskou akci na 40 let.

Ano, s každým zvýšením finanční hranice obratu, a to je potřeba říci otevřeně, narážíme jak na kapacitní možnosti Finanční správy, tak na smysl zavedení evidence tržeb, tedy správné stanovení výše hotovostních tržeb a z nich se odvíjející daně. Ano, v budoucnu je určitě možné diskutovat o zvýšení této hranice třeba na 500 tisíc, ale v současné době, kdy jsme podnikateli často upozorňováni na fakt, že řada jejich konkurentů skrývá tržby, aby se vyhnuli registraci k DPH, která je povinná od jednoho milionu korun, něco takového není možné.

Ano, je to pouze možnost a je na zvážení každého, zda ji chce využít. To je potřeba zdůraznit. Každý, kdo bude chtít této možnosti využít, bude muset projít výše zmíněnou kontrolou a diskusí se správcem daně.

Může však obsahovat zjednodušení pro drobné podnikatele, pro podnikatele na vedlejší činnost, pro ty, kteří si podnikáním přivydělávají pár tisíc korun za rok. Jde o zjednodušení, které je životaschopné, které je z pohledu státní správy aplikovatelné a které nenaruší tržní prostředí. Tímto vás chci poprosit o zvážení. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Prosím, máte slovo.

Dobrá zpráva pro koalici, dobrá zpráva pro opozici, dobrá zpráva pro Českou republiku a její občany. Už jsme k tomu leccos řekli, že si myslíme, že investice mohly být vyšší, vliv jednorázových příjmů z Evropské unie, ale je to dobrá zpráva. Na druhé straně se ukazuje, že stát vybral od daňových poplatníků ve všech daních více, než potřebuje, než je schopen rozumně investovat, a to o 62 mld. korun. My jsme přesvědčeni, že to je okamžik, který říká nám všem, že je prostor pro snížení daní. Já ve svém poměrně krátkém vystoupení se pokusím získat podporu pro naše pozměňující návrhy. Nebudu argumentovat proti těm, které nepodpoříme.

My dlouhodobě přicházíme s návrhy, které mají zjednodušit daňový systém a snížit daně.

Já jsem v minulých dnech zaznamenal vyjádření pana ministra financí, který říkal, že bude navrhovat snížení daní.

Mnozí z těch, kteří mají první sníženou sazbu, se ptají, proč když ti druzí mají tu sníženou druhou, těch 10 %, proč my máme 15 %.

Já chvilku počkám.